Vítám mezi námi senátorku Miladu Emmerovou. Dobrý den, paní senátorko. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Opět zákon, který ale byl zamítnut Senátem, tuším, že to bylo o jeden hlas. Rád bych ocenil, že tento návrh zákona byl opravdu velmi pečlivě projednáván v obou komorách Parlamentu České republiky a v jeho výborech.